Ano, já bych chtěl říci, že se výjimečně shodnu s panem předsedou Výborným. Ano, děkuji, nicméně sál Poslanecké sněmovny se díky vašemu návrhu zaplnil. Vyčerpali jsme všechny faktické poznámky. Do obecné rozpravy je přihlášená paní poslankyně Lenka Dražilová.

Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Děkuji za slovo. Musím říct, že jsem opravdu překvapená, že návrh na odvolání Daniela Köpla vůbec je podáván, protože jsem si myslela, že je součástí poněkud vyhrocené předvolební kampaně, a dnes je vlastně už několik měsíců po volbách, emoce bychom měli dát stranou a podívat se na celou věc s klidem, racionálně... Moc se omlouvám, paní poslankyně.

Pan místopředseda Havlíček zde řekl, že patří mezi nejzkušenější členy rady, a já k tomu přidám, protože jsem přesvědčena, že spousta kolegů poslanců neví, o koho se jedná, tak bych chtěla zdůraznit některé jeho kvality.

Hovoříme o člověku, který se v mediálním prostředí pohybuje od konce devadesátých let a je za ním skutečně hodně odborné práce.

A tím se dostávám k jeho působení v Radě pro rozhlasové a televizní vysílání.

Pokud Sněmovna Daniela Köppla odvolá a on to dá k soudu, lze předpokládat, že to bude podruhé v krátkém čase, co Sněmovna neuspěje, a mě by opravdu zajímalo, zda pak případně Piráti vezmou tuto odpovědnost na sebe a budou kompenzovat případné náklady, které s tím budou spojené, protože je nepochybné, že toto je především jejich iniciativa, a chtěla bych slyšet, za kým případně tyto náklady půjdou.

Už to tady bylo řečeno.

Děkuji. Nyní je přihlášen pan poslanec Kolovratník a připraví se pan poslanec Babka. Prosím, máte slovo, pane poslanče.